Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Začnu tím, že bych samozřejmě i pochválil pana ministra s tím, že přece jen se více zaměřuje už i na některé věci, které jsme i v minulosti kritizovali.

I do budoucna by měla být ještě větší podpora, větší využívání biomasy při zapracování do půdy. Jenom krátce se zmíním o tom, co mi vadí a s čím nesouhlasím, ani já ani mí kolegové.

Právě se chci zeptat, protože jsem se dozvěděl nějaké informace, možná to je jenom nějaký šum, ale pan ministr to vysvětlí, protože některé velké firmy, které mají více zaměstnanců než tisíc, dostávají dotace z Programu rozvoje venkova na podporu výroby potravin a zpracování potravin.

Ale to možná pan ministr vysvětlí, protože ta informace je.

Takže jenom tolik, ale věřím, že k tomu se pan ministr dostane.

Ale myslím si, že podpora by mohla být samozřejmě mnohem větší. V programu v rozpočtu SZIF je také podpora školního mléka, ovoce a zeleniny do škol.

Určitě by stálo za to udělat si kontrolu, revizi této podpory, protože si myslím, že to nedopadá na tak úrodnou půdu, jak bychom si všichni přáli. My určitě nepodpoříme tento rozpočet, i když víme, že naši zemědělci nutně potřebují tyto dotace, a to přesně z důvodů, o kterých jsem mluvil a které mi stále vadí, že nejsou ještě úplně dořešeny. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Bendl a po něm je přihlášen pan ministr. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně pár slov k tomuto klíčovému materiálu, který se týká chodu zemědělského sektoru. Protože jak už zde bylo řečeno, je to přibližně 35 mld. korun, které jsou určeny do této oblasti. My jsme vedli poměrně podrobnou rozpravu na zemědělském výboru a věnovali se velké části detailů. Například jsme diskutovali i o termínu vyplácení finančních prostředků na tzv. agroenvi podpory, protože se v loňském roce nepodařilo příliš rychle zemědělcům tyto jejich žádosti naplnit. A pokud vím, tak k tomu nedochází stále. Množí se případy, kdy zemědělci žádají o tyto podpory, ale nejsou ještě zadministrovány, dokonce ani nevidí to pomyslné světlo v tunelu, dokdy budou žádosti vyřízeny. A o tom se mluvilo na zemědělském výboru.

Myslím si, že by to chtělo analyzovat, proč to tak je, jestli nejsme schopni najít některé nové formy, účinnější.

Ano, mluvili jsme i o tom marketingu, o plánovaných, pan ministr říkal 170 milionech, ale zřejmě měl na mysli, že to je část z 250 milionů plánovaných na fond podpory produkce. Podle mých informací ale vzniká další fond. Ministerstvo zemědělství... Kolegyně a kolegové, prosím o klid, aby pan poslanec Bendl mohl pokračovat.

Vzniká nový fond, pokud jsem dobře informován. Ministerstvo zemědělství chce prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu financovat marketingovou podporu jednotlivých citlivých oblastí v zemědělství a chce zavést povinné odvody producentů mléka, vepřového masa, hovězího masa, drůbežího masa, vajec, ovoce, zeleniny a brambor. Chce povinně, aby každý zemědělec přispíval do tzv. marketingového fondu, který by byl vyplácen prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, a platili by to nejenom výrobci, producenti, ale také prodejci. V okamžiku, kdy to zavedeme povinně, tak to znamená jakési daňové zatížení z mého pohledu těch producentů. Ale zároveň se to bude týkat Státního zemědělského intervenčního fondu. Tudíž se chci zeptat, zda s tím už počítáte v tomto rozpočtu. Jestli zákon, který podle mých informací na Ministerstvu zemědělství vzniká, zda jej máte připravený, či nikoliv a zdali je to myšleno vážně, že uvalíte povinnost na všechny producenty a prodejce v této oblasti, které jsem citoval, posílat peníze státu, aby je stát prostřednictvím nějaké komise rozdělil. Protože to nepovažuji za moudré rozhodnutí.